Jak všichni víte, včera proběhla na pražském Magistrátu a dalších místech velká razie Národní centrály proti organizovanému zločinu, která skončila obviněními jedenácti lidí, mezi nimi i náměstka primátora Hlubučka ze STANu. Obvinění jsou to zásadní o to víc, že se v jejich kontextu mluví o organizované skupině, úplatcích a dalších závažných trestných činech. Řada vládních poslanců i ministrů, jak jsem včera zaznamenala v médiích, má tendenci tuto kauzu bagatelizovat s tím, že se jedná o lokální průšvih, který nemá žádnou vazbu na vládu. S tím ovšem nemůže klub hnutí ANO souhlasit.

A většinu z toho řeší policie, kterou řídí předseda politické strany, která tyto praktiky toleruje.

Děkuji.

Prosím, máte slovo. Vážené dámy a pánové, policie včera odvedla v klepetech jednoho z nejvyšších politiků vládního hnutí STAN, Petra Hlubučka, který je náměstkem pražského primátora.

Vládní politickopodnikatelský projekt STAN ministra Víta Rakušana, který podle mého názoru je spíše mafií, tak má další obrovský skandál Polčák, Farský, Michalik, Rakušan, Gazdík, Hlubuček, kompletní vedení druhé největší vládní strany. Tolik skandálů za půl roku neměla dosud žádná jiná politická strana. A premiér Petr Fiala z ODS ke svému koaličnímu partnerovi stále mlčí, strká hlavu do písku a tyto záležitosti toleruje.

Takže to je další důvod. Podle našeho názoru by hnutí STAN nemělo být vůbec ve vládě.

Zároveň jsem chtěl říci, že obě opoziční strany nyní budou sbírat podpisy i pod mimořádnou schůzi, pakliže to nezařadíte, takže se tomu tématu a tomu, abychom to probrali, stejně, vládní koalice, nevyhnete, protože my budeme sbírat podpisy pod mimořádnou schůzi, takže to stejně probereme.

A já myslím, že ohledně této kauzy budeme ještě určitě já jsem o tom přesvědčen slyšet další a další jména a další a další informace.

Mně tady chybí předseda poslaneckého klubu Cogan. Proč ten nemluví? Proč ten nemluví na mikrofon?

Pan Cogan, předseda hnutí STAN.

Už jste asi vystoupení na toto téma nebo na toto téma jste ani nevystoupil.